Jedná se o to, že jsme často dotazováni, odkud bychom chtěli financovat, která opatření by podle našeho názoru měla zásadním způsobem ulevit našim občanům, na které doléhají opravdové morové rány vyplývající ze stávající situace a z toho, že vláda pana premiéra Fialy pro ně nedělá v podstatě vůbec nic. Jedním z možných zdrojů těchto peněz je právě i změna, která je relativně malá, parametrická, a jedná se právě o změnu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Tento návrh už tady byl a já vím, že vláda, nová vláda s ním vyjádřila nesouhlas, respektive ho chtěla vzít zpět.

Modernizační fond vyjednala naše vláda v rámci Evropské unie a myslím, že úspěšně, protože máme tam druhou nejvyšší částku peněz ze všech deseti nebo možná dneska už jedenácti států, které Modernizační fond mohou čerpat.

A to je například to, že o jeho použití, těch peněz fondu, si nemůžeme jen tak rozhodnout my v České republice, ale že o tom rozhodnutí, jakým způsobem ho využít, také rozhoduje Evropská komise a Evropská investiční banka. A řekněme pružnost v tom rozhodování je poměrně malá, protože investiční výbor Evropské investiční banky nebo Modernizačního fondu zasedá, jestli se nemýlím, jednou za půl roku, a když tam chceme něco změnit, tak je vůbec otázka, jestli máme šanci to změnit, ale minimálně tedy si dost dlouho počkáme na to, než ty peníze případně, pokud bychom je chtěli nějak využít jinak, než třeba teď tato vláda chce, tak si na to poměrně dlouho počká.

Dneska ty odhady jsou podstatně, podstatně vyšší. Takže vím, jaké všechny výzvy jsou rozjeté v těch příštích letech. Vím, že jsou zcela pokryté, a také ale vím, že by nebyl problém, aby část těch povolenek, které dneska do Modernizačního fondu plynou a o kterých si sama rozhodla Česká republika, že je do tohoto fondu dá, bylo možno je využít na účel, který je momentálně v této situaci naprosto zásadní, a to je, jakým způsobem, znovu říkám, ulevit českým občanům z hlediska obrovských sociálních dopadů, které na ně padají z důvodu rostoucích cen energií, které částečně samozřejmě v sobě zahrnují právě i cenu emisní povolenky, ze které je tento fond plněn. Takže to má naprostou logiku. Takže jenom ještě jednou bych chtěl požádat o pevné zařazení tohoto bodu, tedy sněmovního tisku 154, a poprosil bych o jeho zařazení po bodu navrženém panem místopředsedou Havlíčkem. Děkuji vám. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.

Měl jsem tady dva body do programu. Týká se to omezování svobody slova, on tady o tom hovořil obšírně.

A myslím si, že kde jinde tohleto projednávat než tady.

My jsme se tady o tom bavili už několikrát v rámci ochrany spotřebitele.

A já říkám: Je to možnost, nikoliv povinnost. Je to drobná změna a vaše vláda na to dala pozitivní stanovisko. Myslím si, že to zabere patnáct, dvacet minut, odborné debaty si můžeme udělat na hospodářském výboru nebo na podvýboru pro ochranu spotřebitele.

Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkné odpoledne.